Také děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

To je přesně styl vládnutí, který nastavila současná vládní koalice.

Příkladem, bohužel jedním z mnoha, je i dnes projednávaná novela energetického zákona, která má jednak mimořádné dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu pro rok 2023 a vůbec neodpovídá předpokladům, ze kterých vychází státní rozpočet, jehož druhé čtení jsme měli tuto středu možnost projednat, ale také se ukazuje, že současná novela energetického zákona může být pokládána za protiústavní, protože zavádí dvojí zdanění, dvojí daňový dopad.

V tomhle případě bohužel, promiňte mi, mám pocit, že má vláda obě ruce levé.